372.

Budeme pokračovat ve třetím čtení.

Druhé čtení jsme probírali dopoledne.

Do rozpravy v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.